Hospodářský výbor doporučuje.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.

Hospodářský výbor doporučuje.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut.

Hospodářský výbor: bez stanoviska. Pan ministr?

Děkuji vám.

Hospodářský výbor: bez stanoviska. Pan ministr?

Kdo je proti? Děkuji vám.

Tím pádem není hlasovatelný pozměňovací Kontrola hlasování avizuje předseda klubu ODS.

Pane místopředsedo, omlouvám se.